Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vám naposled vysvětlím, jak to funguje v soukromém sektoru. Jenom vás chci seznámit opravdu s realitou, která je.

Tudíž jestliže ten řemeslník chodí stále ke stejným, tak už s nimi má nastavená stejná pravidla. To znamená, že na konci měsíce, nebo po půlce, nebo i jednou za týden spočítá práci, kterou pro ně udělal, a tu jim vyúčtuje. A věřte tomu, že většina stihne těch známých, které obhospodařuje, mít opravdu jenom nějaký počet. Ti, kteří mají samozřejmě zaměstnance, jich mají víc, ale tam už je to o něčem jiném. My se bavíme o těch drobných, o které nám jde, a ti mají stejnou klientelu stále dokola, takže pořád třeba čtyři účty za měsíc, víc nepotřebují. Děkuji. Nyní s faktickou paní ministryně Alena Schillerová. Připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu skutečně stručná.

Bude to u mě na všech sociálních sítích, včetně na stránkách Ministerstva financí. Podívejte se na to. To jsou čísla, která jsou z Ministerstva financí a za kterými si stojíme. Děkuji. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Benešíka. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já se nechám rád poučit. Já vám to prostě vysvětlím.

Já si myslím, že to možná funguje u některých.

Děkuji. Nyní tedy požádám o vystoupení pana místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Pikala. Mám ještě přihlášeného pana Mariana Jurečku.

Děkuji. Stahuje faktickou. Nicméně tím pádem přicházíme do obecné rozpravy a tady jste první.

Na úvod musím říct pár takových drobných poznatků.

Specificky navrhneme legislativní a technická opatření směřující k efektivní kontrole vykazovaných tržeb z maloobchodního prodeje zboží a služeb.

Bohužel to se nestalo.

Já jsem živnostník od druhého ročníku vysoké školy.